Samozřejmě také dobře víme, že vysoké ceny elektřiny zasáhly celou společnost a že nejvíce zasažené jsou firmy z energeticky náročných odvětví. Pro menší a střední podniky jsme ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou připravili rozšíření programu Záruka, prostřednictvím kterého pomůžeme podnikatelům získat komerční úvěry jen s minimálními úroky. Pro větší firmy zvažujeme také znovu spustit takzvané kompenzace nepřímých nákladů, tedy produkt, který v loňském roce ještě minulá vláda vyplatila, ale pak už ho zase zapomněla dát do státního rozpočtu, dokonce už v době, kdy ten státní rozpočet vznikal. A v neposlední řadě uvažujeme ještě o možnosti zřídit státního obchodníka s elektřinou. V některých okolních zemích, jako je Slovensko nebo Maďarsko, vidíme, že státy zmrazily nebo výrazně regulovaly ceny energií. Já jsem tady dostal přehled toho od svých předřečníků, co státy dělají a nedělají. My jsme prošli 26 států ne všechny Evropské unie a Velkou Británii opatření po opatření, dívali jsme se na to, co je vhodné pro nás, co by se dalo nejlépe použít. Vy jste všichni zapomněli zmínit ty státy, které se chovají stejně jako my Skandinávii, Rakousko které to opatření, které jste zmínili, zavedly až dnes, ale až do včerejška neměly vůbec žádné opatření a tu inflaci ve srovnání s námi mají více než o polovinu nižší.

Tento soubor opatření pomůže těm nejpotřebnějším a zajistí nejen rychlou pomoc, ale také nastaví dlouhodobá pravidla tak, aby se už neopakovala podobná krize jako ta, která nastala loni na podzim.

Děkuji za pozornost.

Další přihlášení s přednostním právem je pan poslanec Babiš. Pane poslanče, máte slovo.

Já se nestačím divit, co jediný člen vlády, který má ekonomické vzdělání, nová superstar, která ano, jediný ekonomické vzdělání. A my dva, pane ministře, můžeme soutěžit.

A já jsem se ptal ERÚ.

Co tady povídáte o volbách?

A jak je to možné?

Ale když to vyřešíte, já vám budu tleskat.

Ale proč vy tady lžete a házíte to na nás, tak to je skutečně . Vaše vláda vůbec nechápe, co je to inflace.

Proč stále říkáte o nějakém zadlužení? Jaké zadlužení je?

Pan ministr říkal, že my máme nějakou inflaci, že my jako, my jsme lednová inflace. Ale my jsme jasně řekli, že tu inflaci nedá nikdo!